Jedná se o financování uměleckých fakult.

Studentům a uměleckým fakultám na vysokých školách bylo přislíbeno, že v průběhu let, tak jak bude postupovat jejich schopnost připravovat doktorské studenty, docenty, profesory, jim bude tento koeficient zvýšen. Tak se nestalo, a prohlubuje se tedy stále propast ve financování uměleckých fakult na vysokých školách.

Chtěla bych se zeptat, paní ministryně, zda se bude řešit financování uměleckých fakult do budoucna nějakým systémovým opatřením, a pokud ne, zda se počítá pro rok 2017 s narovnáním prostřednictvím speciálního fondu, tak jako tomu bylo v loňském roce, resp. letošním, protože tyto fakulty poskytují stejné výsledky, velmi srovnatelné s akademiemi, nicméně jejich financování je fakticky na polovině.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stejně jako v letošním roce, také v příštím roce předpokládáme prostřednictvím tzv. dotačního programu F, což je jediný nástroj, který mám k zohlednění zvláštností v rámci vzdělávání na vysokých školách, že umělecké fakulty budou podpořeny tedy ještě dodotováním tak, abychom zohlednili skutečnost, že tyto fakulty nemají uznávány tak jako ty velké vysoké školy nebo univerzity, ty tzv. vědecké výstupy. Takže jsme si toho vědomi a budeme to řešit tímto způsobem.

Děkuji. Prosím vaše doplňující odpověď. Děkuji, paní ministryně. Myslím, že je to dobrý vzkaz pro příští rok pro všechny umělecké fakulty. Znamená to tedy, že si mohou podávat žádosti do tohoto fondu, který jim umožní příspěvek a podporu. Speciálně se jedná o umělecké fakulty, protože v minulosti ta podpora byla rozprostřena i mezi akademie, což sice možné je, ale dotujete ty, kteří už dotováni jsou dostatečně. Děkuji. Prosím, paní ministryně.

Děkuji. Dobrý den, vážení přítomní, dobrý den, pane ministře. A teď k interpelaci.

Což ještě považuji za realizovatelné.

Prosím.

A dále je činnost těchto pracovníků upravena vyhláškou 55/2011, kde je skutečně napsáno v § 5 odst. 1 písm. d), že porodní asistentka může diagnostikovat těhotenství.

Děkuji. Táži se, zda paní poslankyně položí ještě své doplňující otázky. Prosím, máte slovo. Já děkuji za odpověď. Ale nikde není stanoveno, že žena musí navštívit toho gynekologa. To je ten problém.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, a teď už se budu muset odkázat na písemnou odpověď, protože v této chvíli nejsem schopen tak úplně přesně odpovědět. A děkuji. Já vám děkuji, pane ministře. Odpověď tedy bude doručena písemně. Nyní požádám pana poslance Josefa Kotta o jeho interpelaci na ministra zahraničních věcí ve věci pracovních karet.